Stejně tak by tomu mělo být rovněž v případě omezení provozování nelegálních technických herních zařízení využívajících tzv. dovednostní prvek k obcházení veřejnoprávní regulace, jakými jsou například již zmiňované kvízomaty, pane ministře.

I v tomto případě je v rámci projednávání návrhu zákona o hazardních hrách nutné posoudit ve spolupráci s předkladateli tohoto návrhu, do jaké míry je tato úprava legální definice hazardních her dostačující z pohledu jednoznačného podřazení kvízomatu a podobných zařízení pod ustanovení návrhu zákona o hazardních hrách, nebo zda nebude nutné v rámci připravované legislativy přijmout další opatření zajišťující účinný postih těchto vysoce rizikových herních zařízení, která ohrožují stále větší počet sázejících. Stejně tak zbývá dořešit otázku spotřebitelských soutěží, které byly v textu zákona explicitně vyloučeny, avšak jejich komplexní regulace nebyla Ministerstvem financí dosud předložena.

Zde bude jistě dobré v dalším projednávání v Poslanecké sněmovně a ve výborech si nechat vysvětlit od předkladatele, proč proti původní přísné verzi návrhu zákona myslím verzi k dvanáctému měsíci minulého roku předkladatel, Ministerstvo financí, upravil veškeré paragrafy týkající se hráčských sebeomezujících opatření.

V souvislosti s ochranou hráčů před vznikem závislosti a společenskými škodami, které hazard prokazatelně způsobuje, by neměla také zapadnout otázka limitů výše sázek, která je v současném návrhu stále nastavena na dvacetinásobek původního návrhu. Zdůrazňuji, na dvacetinásobek původního návrhu, pane ministře. Závěrem mi dovolte zmínku týkající se technologicky velmi náročného centrální informačního systému provozování hazardních her, s jehož vytvořením návrh zákona o hazardních hrách počítá.

Náklady na vytvoření uvedeného systému budou bezesporu dosahovat až několik set milionů korun, ale s ohledem na neukončený legislativní proces není v současné chvíli možné definovat jeho konkrétní parametry. V tomto směru by autoři návrhu měli zohlednit zejména kritérium hospodárnosti a dále aktuální postoj vlády k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Je velice pravděpodobné, že všechny tři návrhy zákona o hazardních hrách budou v rámci projednávání Poslaneckou sněmovnou předmětem podrobných a rozsáhlých jednání, jejichž průběh a zejména pak výsledek by měl sledovat pouze jediný cíl a tím je nastavení skutečně moderní a funkční regulace, která zajistí řádné provozování hazardních her na území České republiky a která poskytne dostatečnou ochranu sázejícím, a to nejen před nelegální nabídkou hazardních her, ale také před neblahými důsledky spojenými s jejich nepřiměřenou účastí na hazardních hrách. Děkuji všem za pozornost. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Šincla.

Vláda toto schválila, poslala Sněmovně, pojďme o tom jednat.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo pane předsedající, dobré poledne, dámy a pánové.

Ministerstvo financí připravilo tyto tři spolu související zákony, které by měly dle koaliční smlouvy vyřešit problém patologického hráčství a zvýšit daňový výběr. Z pohledu Evropské unie by měly zejména vyřešit uvolnění sídla pro získání legálních licencí zahraničním subjektům, dále vyřešit otázku nepředvídatelnosti přijímání obecně závazných vyhlášek a následného okamžitého rušení již vydaných povolení. Je důležité považovat soubor těchto zákonů za kompaktní celek, který je třeba projednat, analyzovat a vyhodnotit jeho dopady v souvislostech. Proto je novela poslance Volného, kterou jsem již zmiňoval, která je projednávána paralelně a řeší jen výši daňových sazeb, zcela nesystémovým zásahem do regulace loterií, protože neřeší rozmach nelegálního provozování, neřeší patologické hráčství a neřeší výtky Evropské komise.

Zákony jako takové měly velmi dramatický vývoj.

Nestalo se. V polovině října 2014 pouze svolal den před senátními a komunálními volbami tiskovou konferenci, kde avizoval předložení již zcela dokonalého loterijního zákona. Připomínám, že jsme na konci září 2015. Tento zákon ovšem pro své zcela zásadní nedostatky byl několikrát přepracován a vládě ho s dalším zpožděním předložil formou další, poněkud velkolepé tiskové konference koncem prosince 2014, aby se dodržel termín v rámci koaličního ujednání, a teoreticky to byl i konečný termín za strany Ministerstva financí.